Takže takto bych asi všeobecně a obecně zdůvodnila, proč jsem včera měla k tomu negativní postoj. Děkuji.

Co tedy říkáte na to, že pan premiér se vyjádřil, že vláda ANO tento zákon tedy podpořila, ovšem tento návrh nebyl z dílny vládní koalice, ale z dílny Starostů a nezávislých, a všichni poslanci za hnutí ANO hlasovali proti tomuto návrhu.

Určitě ne.

Novela. Novela. Beru zpět. Poslanecký návrh. Poslanecký návrh, ne záměr.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Bohužel čas se krátí a už je poměrně málo času na to, aby se vůbec v tomto volebním období stihlo to zdanění práce snížit a schválit. Takže mě by zajímalo, jestli tedy zrušíte superhrubou mzdu a snížíte daň, nebo zvýšíte slevu na poplatníka, nebo zavedete slevy na sociálním pojištění, jak jste slibovali před volbami, a jestli tedy se nějaký z těchto kroků stane. My jsme mnohokrát během tohoto období navrhovali zvýšit slevu na poplatníka, aby všichni zaměstnanci ušetřili víc než 5 tisíc korun ročně na daních.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, otevřel jste tady několik témat.

Takže my jsme se dohodli na úrovni koalice, která byla v lednu, že a samozřejmě rozpočtové dopady nezastírám.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Je nejvíc sociální citlivé, protože z něj profitují úplně všichni. Už dneska jsou i daně lidí, co jsou na úrovni minimální mzdy, přesahují ty daně tu základní slevu, takže by na tom vydělali všichni a je to administrativně nesmírně jednoduché. Takže to by bylo velmi jednoduché opatření. Můžete tam udělat kompromis, jaký chcete. Můžete to zvednout na 27 tis., pak to nebude mít velký rozpočtový dopad, můžete to zvednout na 30 tis., jak jsme navrhovali my, pak to bude někde okolo těch 20 mld. Na druhou stranu výnosy daně z příjmů fyzických osob rostou extrémně rychle, a to výrazně rychleji než ekonomika nebo než jiné daně, stejně tak průměrné daňové zatížení práce výrazně roste u nás.

Já bych pořád chtěla připomenout, my máme nějaké programové prohlášení vlády, máme určité priority, budeme o tom jednat v rámci rozpočtu a chci připomenout, že daně snižujeme.